Takže nejprve podrazí maminky samoživitelky, které musely nuceně do práce.

Takže podraz na obě dvě strany.

Takže opět se potvrzuje, jak to funguje ve vládní koalici

To mi připadá opravdu jako odporný sociální program. Nezlobte se na mě. To znamená, jediné, co můžu udělat, je, abych znovu vyzval vládní koalici, byť vím, že je to marné, protože už jste domluveni a už to bylo řečeno i v médiích, abyste podpořili ty pracující maminky samoživitelky. Abyste nepodporovali ty parazitující na sociálním systému.

Na jednu stranu říkají, jak jsou sociálně citliví, ale oni nejsou sociální, ale asociální. Vy máte ministra práce a sociálních věcí.

Takže to je v pořádku.

Mimořádnou.

To je prostě šílená situace.

Děkuji za pozornost. Děkuji. V rozpravě nyní vystoupí... Ještě než dám slovo panu poslanci Bauerovi, s faktickou poznámkou se přihlásil pan poslanec Petr Dolínek. Prosím, máte slovo. Děkuji.

S faktickou poznámkou pan místopředseda Sněmovny Tomio Okamura. Prosím, máte slovo. My jsme nehlasovali pro populistický návrh paní poslankyně Valachové, který zvyšoval o tři miliardy platy učitelů.

Vy jste tady buď nebyl, nebo jste spal, nebo nevím, co jste tady dělal, ale my jsme hlasovali naopak pro ještě větší zvýšení, než navrhovala paní poslankyně Valachová!

Takže my jsme nehlasovali pro paní Valachovou z jednoduchého důvodu.

Takže pro vás jsme nehlasovali, ani bychom nehlasovali znovu pro váš populistický návrh vaší poslankyně Valachové.